Já se ovšem domnívám, že na takovýto zásadní zákon, který znamená změnu právní formy, je příliš pozdě.

Finanční bilanci hospodaření má zajišťovat stát prostřednictvím státního rozpočtu, tedy Ministerstva financí. Ovšem zákon nemá sankční ustanovení vůči manažerům ani vůči členům rady univerzitní nemocnice za případné špatné, schodkové hospodaření kromě pouze proklamačního prohlášení o tom, že člen rady univerzitní nemocnice, ředitel a tak dál jsou povinni jednat pečlivě s potřebnými znalostmi. Bilanční nerovnováhu, schodek v hospodaření musí tedy finančně zajistit Ministerstvo financí. Tento zákon výrazně připomíná některé problémové zákony právě z roku 2008. Je tady evidentní nerovnováha státu v kompetencích.

Mimochodem toto platí v dosud platné právní úpravě o hospodaření fakultních nemocnic a přenesení této povinnosti vůči manažerům a členům rady univerzitních nemocnic.

A dále bych se chtěl zeptat, co udělalo Ministerstvo zdravotnictví v tomto volebním období pro zlepšení hospodaření přímo řízených nemocnic. Aby se dosáhlo uvolnění finančních prostředků tehdy, myslím, z přebytku Státního ústavu pro kontrolu léčiv do Fakultní nemocnice u sv. Anny a Nemocnice na Bulovce v rozsahu zhruba 800 mil. korun, zavázalo se tehdy Ministerstvo zdravotnictví v roce 2014 ke zlepšení hospodaření nemocnic řízených Ministerstvem zdravotnictví.

Změnou právní formy se tento problém ale nevyřeší.

Tím ovšem dojde k velké nerovnováze mezi státními a regionálními nemocnicemi. Na tyto prostředky regionální nemocnice nikdy nedosáhnou a budou zaostávat v oblasti oprav, v oblasti rekonstrukcí a modernizace.

To jsou moje připomínky k tomuto návrhu zákona i se souvisejícími problémy, které může přinést.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Jako další je do obecné rozpravy přihlášen pan poslanec Jiří Štětina, kterému tímto dávám slovo. Prosím, pane poslanče, je to vaše. Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

A s takovýmto přístupem se snažím i já.

Protože jestliže máme příspěvkovou organizaci, tak samozřejmě ze zákona je zřizovatel povinen dofinancovat ztrátovost provozu a jinak to prostě nejde.